A to se týká i tohoto sněmovního tisku, který máme pod číslem 153.

Prosím, abyste k tomuto přihlédla ve svém vystoupení. Omlouvám se, nemám žádné výhrady týkající se technického stavu. Děkuji. Paní poslankyně Pěnčíková.

Dobrý den, vážená vládo, vážení kolegové, kolegyně.

Nakládání s odpady se totiž stalo velice zajímavým, hlavně výnosným byznysem.

Dobře, takže nemám žádné technické připomínky. Děkuji. Pan poslanec Zahradník.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych si dovolit informovat vás o provedených úpravách v souhrnu pozměňovacích návrhů, konkrétně pozměňovacím návrhu C, který jsem předkládal, a které už jsou zapracovány do toho textu, který máte.